Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení přítomní členové vlády, zahajuji odpolední jednání a budeme pokračovat v přerušené 14. schůzi Poslanecké sněmovny.

A nyní můžeme pokračovat následujícím bodem jednání.